Ústavní soud rovněž v minulosti judikoval, že zvolení daňového systému či zátěže nesmí zasáhnout do vlastnických práv tak, aby se majetkové poměry dotčeného subjektu zásadně změnily do té míry, že by došlo ke zmaření samé podstaty majetku, tj. ke zničení majetkové základny poplatníka.

Pokud by ji tady říkal předseda opozičního klubu Kalousek, můžete mít pocit, že je vznášena účelově v rámci politického zápolení opozice koalice. Já ji zdaleka neformuluji tak silně, protože o tom nejsem přesvědčen, právě proto, že nemám tu analýzu, jako Hospodářská komora.

Myslím si, že buď tu připomínku musíme v diskusi nějakým způsobem akceptovat, anebo tento názor věrohodným způsobem vyvrátit.

Druhého cíle, spočívajícího v eliminaci sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her, pak podle názoru Hospodářské komory musí být dosaženo jinými nástroji než změnou sazby daně. Ta podle našeho názoru nemá potenciál ovlivnit vznik problémového hráčství, jak ostatně vyplývá i z vládní studie, která se touto problematikou zabývá.

Jeho nekoncepčnost je dále podporována souvisejícími právními předpisy, které pro pořádání turnajů malého rozsahu a spotřebitelských loterií nestanoví prakticky žádná pravidla a omezení. Ve svém důsledku tak takto nastavené regulační a daňové podmínky motivují adresáty právní normy k pořádání hazardních her v nikým nekontrolovaných a státem nezdaněných formách. Obě tyto kategorie navíc nepředstavují marginální podnikatelské odvětví, u kterých by podobná exempce mohla být ospravedlněna. Už teď toho není málo.

A kladu každému z vás řečnický dotaz a od pana ministra budu pak prosit o odpověď, zda i tady jako v mnoha jiných případech nedochází k jednoznačnému konfliktu zájmů a k nepotismu, který uplatňuje předkladatel vůči byznysu sobě nebo sobě blízkému.

To je uvedeno, prosím pěkně, v odstavci 4 návrhu.